Jenom si položme otázku, díky čemu Evropská unie jako kontinent byla v těch uplynulých staletích tak úspěšná. Ne, bylo to díky konkurenci. Kvůli tomu, že každý ten region, každý ten stát nabízel nějakou svoji konkurenční výhodu. A my si nemůžeme dovolit v současné době mít stejné daně jako Německo se svým velkým trhem a vyspělým právním prostředím. Prostě musíme konkurovat něčím jiným, než na co dosáhneme, než co máme horší než staré členské státy.

Vážený pane předsedající. Svou faktickou poznámkou reaguji na vystoupení pana poslance Peksy a dalších členů poslaneckého klubu Pirátů. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, se obracím na pana poslance Peksu, abych mu sdělil následující. Můžeme mít opravdu rozdílná stanoviska, rozdílné názory na to, jakým způsobem mají být nastaveny daně, jak mají být kontrolovány dotace, jakým způsobem se má postupovat při dodržování některých postupů v rámci Evropské unie. A bude to legitimní debata. A bude to debata v rámci demokratické politické kultury naprosto přijatelná a my ji rádi povedeme. Ale za Občanskou demokratickou stranu se musím velmi ohradit proti způsobu argumentace, který jste použil. Jestliže máme na tyto věci jiný názor, tak nás prostě nemůžete obviňovat z toho, že kryjeme podvody, schvalujeme kriminální jednání, vytváříme prostor pro to, aby se zneužívaly dotace, a z podobných věcí. Tato argumentace překračuje rámec demokratické politické kultury. Zaznívala od současného předsedy vlády.

Pěkné poledne. Já jsem chtěl reagovat na ten předposlední výstup pana předsedy Stanjury, kdy nás napomínal za to, ať nevkládáme kolegovi Skopečkovi něco do úst. Ale pokud si správně pamatuji, tak to byl i pan poslanec Skopeček prostřednictvím pana předsedajícího, který nás tu označoval za poslance, kteří chtějí rušit národní státy a kteří chtějí evropský superstát. Skutečně, zkuste mi připomenout, pane Skopečku prostřednictvím pana předsedajícího, kdy tu něco takového zaznělo, byť chápu, že vy to možná dedukujete nepřímo z diskuse nad daněmi. Děkuji. A nyní tedy dostane prostor pan poslanec Ferjenčík a připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Otázku daní a evropského financování v této oblasti probíráme poměrně podrobně. Nicméně jednu věc musím zdůraznit.

Za druhé. My chceme v rámci Evropské unie hájit naše národní zájmy.

Takže my nechceme zvýšit daně z příjmů právnických osob na úroveň Německa, my chceme, aby je Irsko ideálně zvýšilo na úroveň České republiky.

Já jsem s tím naprosto v souladu a nevím, proč tady uměle vytváříte spor. Otázka toho, jaká bude minimální reálná daň z příjmu právnických osob Evropské unie, nemá nic společného s tím, jaký má kdo pohled na to, jestli Evropa má mít jako celek více nebo méně pravomocí. Je to otázka konkurence na tom společném trhu. Děkuji.

To je docela možné. Ale jako starosta jsem samozřejmě musel předkládat výsledky výběrového řízení a musel jsem výběrové řízení podle zákona provést. Ale ten zákon si určujeme my. V tom evropském projektu prostě pouze chtějí, aby bylo podle zákona provedeno.